Dál se tedy musím pozastavit i nad tím, že koaliční kolegové na výboru koaliční návrh, který je úplně naprosto stejný jako můj, podpořili a ten můj nepodpořili. Ten výbor by měl být spíš o tom, že řešíme technické věci, a ne politické a kdo ten návrh předložil. Takže to mě docela zamrzelo. Dále vás žádám o to, abyste podpořili doprovodné usnesení, které jsem načetl ve druhém čtení. Je tady i příslib pana ministra, takže já věřím, že mu nebude nic bránit v tom, aby to doprovodné usnesení... Přesto znovu žádám, aby si to rozmyslel, protože pokud řekne na mikrofon: Technicky to budeme řešit a technicky souhlasíme, tak nevím, proč by ho nemohl podpořit. Takže, pane ministře, děkuji, že ještě jednou zvážíte podporu tohoto doprovodného usnesení, a vás, kolegové, žádám o totéž. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče, a ptám se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy? Nikdo další přihlášen není. Ptám se pana zpravodaje a pana ministra, zda chtějí závěrečná slova? Pan ministr ne. Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.

Každopádně ono se nám to zjednodušilo.

Tento postup potvrzuji, je to v zápisu z jednání garančního výboru. Chci se zeptat, zda takto navržený postup hlasování procedury, zda je zde návrh nějakého protinávrhu?

Já vás odhlásím, požádám vás o opětovnou registraci.

Takže nejdřív bychom tedy hlasovali o těch staženích.

Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl stažen. Prosím, pokračujte.

Kdo je proti? S návrhem byl vysloven souhlas.

Kdo je proti? I zde jsme vyslovili souhlas.

Kdo je proti?

I s tímto návrhem jsme vyslovili souhlas. Všechny návrhy jsme vyřadili. Prosím, nyní k proceduře hlasování.

Stanovisko výboru: doporučující. Stanovisko pana ministra? Vaše stanovisko, pane ministře?